Omlouvám se vám všem, že takto vstupuji do interpelací, ale dovolte mi, abych na galerii pro hosty přivítala delegaci výboru pro právní záležitosti, disciplínu a imunity Poslanecké sněmovny Parlamentu Rumunska.

Paní poslankyně, vás se táži, zda chcete položit doplňující otázku. Není tomu tak. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Fischerovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana premiéra ve věci Czechia.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já jsem byla hlavně překvapena tím, že během jednání vlády někteří ministři byli z toho překvapeni, a samozřejmě je to věc, která se možná chytne, možná ne. Protože mě baví jazyky, tak vím, jak to zní v jiných jazycích.

Proto se chci zeptat za prvé, kde to vzniklo, jaký bude další postup.

Takhle stručně historie toho a váš názor, pane premiére, jak se k tomuto novému označení po letech samostatné České republiky stavíte. Já děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, především neměníme název naší země. Naše země se nadále jmenuje Česká republika a přirozeně vláda by byla tím posledním, kdo by měl nějakou ambici na tom cokoliv měnit. Za druhé. Řešíme otázku překladu jednoslovného zeměpisného názvu Česko.

Kupodivu se to stalo. Ten zeměpisný výraz Česko je už řadu let běžně v České republice používán. Jde tedy o to, jakým způsobem dáme světu na vědomí, jak zní správně překlad zeměpisného názvu České republiky Česko v cizích jazycích. Neměníme tedy název naší země. I nadále bude používán název Česká republika. Bude nadále používán jeho anglický překlad a mluvíme nyní o tom, abychom dokončili formálně kodifikaci toho, jak oficiálně bude překládán zeměpisný název Česko, který již u nás doma zdomácněl. Jde tedy o to, abychom tento oficiální překlad doplnili do názvoslovné databáze, kterou vede Organizace spojených národů. Pokud jde o užívání toho zeměpisného jednoslovného názvu, tak musím říci, že velká část zemí takovýto název používá. Česká republika patří mezi jednu z mála zemí, která nemá ten zeměpisný jednoslovný název nějakým způsobem formalizován. Používání jednoslovného názvu má řadu konkrétních praktických přínosů. To souvisí s důvody propagačními. Jednoslovný název poskytuje větší pružnost pro ekonomický, destinační, kulturní a sportovní marketing země, tak aby byla zřetelně rozlišitelná v mezinárodním společenství.

Jednak je také velmi dobře, abychom měli ustálený překlad zeměpisného názvu vedle názvu formálního Česká republika, protože se používají různé nesprávně vytvořené názvy. To znamená, Česká republika by v této souvislosti měla dát jasný signál. Ústav pro jazyk český potvrdil název Česko a jeho jazykové mutace jako jediný správný termín, a pokud vím, tak za posledních 23 let jazykovědci tento svůj názor nezměnili. Čili není to diskuse nová. Užívání krátkého jména Česko nijak neomezuje užívání formálního názvu Česká republika a v právních kontextech a při formálních příležitostech se přirozeně bude nadále užívat formální název Česká republika a jeho oficiální překlady. Paní poslankyně se ptala na to, jaký bude další postup. Politickou podporu této formě překladu jednoslovného zeměpisného názvu Česko vyjádřili na svém setkání ústavní činitelé, to znamená prezident republiky, předsedové Poslanecké sněmovny, Senátu, ministr zahraničí, předseda vlády a ministr obrany. To byl tedy výstup z jednání ústavních činitelů a na základě této schůzky a této politické deklarace připraví ministr zahraničí Lubomír Zaorálek materiál pro informaci vládě s tím, že vláda se tímto tématem bude zabývat. Ministr tam popíše celou genezi včetně stanovisek příslušných odborníků, jazykovědců k této věci a poté, kdy vláda tuto informaci projedná, tak Ministerstvo zahraničí předloží oficiální návrh do příslušné databáze OSN. To znamená, Ministerstvo zahraničí poté požádá o notifikaci zkráceného názvu do databáze Organizace spojených národů. Tolik velmi stručně odpověď na tuto interpelaci. Děkuji. Paní poslankyně bude pokládat doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Já opět děkuji za slovo. Mě hlavně zajímá, že nebyla žádná podrobnější debata na toto téma. Jak jsem pochopila, vzniklo to na Hradě, když jste jmenoval ústavní činitele, když jste se sešli, ale myslím, že by to zasloužilo větší veřejnou debatu. Přiznám se i já dobrovolně, že ani to Česko, které už je běžně používáno, je jakoby zobecněno, nepoužívám, raději Česká republika i v té češtině.